Děti takové pohádky znají, děti je mají rády.

A je to téma, které tady přednesl kolega Koníček. Pro mě je velmi závažné téma, když slyším, že některá výběrová řízení jsou jenom teoreticky na papíře, že neproběhla, že se některé věci rozhodují dopředu, že některé věci nemají finanční krytí, že některá tato prohlášení se nezakládají na pravdě. Já chodím poměrně pravidelně k soudu, zhruba jednou za měsíc asi tak na týden, a to ne proto, že bych něco podepsal neoprávněně, že bych vydal souhlas k výběrovému řízení, které neproběhlo. Já tam chodím proto, že celá rada jednomyslně na základě materiálů, které měla k dispozici, na základě expertních posudků externích pracovníků a po vyjádření právníků, že to je jediný možný krok, tak jsem byl obžalován státní zástupkyní a se mnou všichni radní a chodíme si o tom pravidelně povídat.